To, co já vidím jako nejrizikovější, není ten systém 4 + 1 u vzdělávání sester.

Je to jistě úkol velmi významný pro příští ministry.

Ta otázka je, kolik jich budeme mít. Už v současnosti těch zdravotnických asistentů je velmi málo, protože jejich angažmá na nemocničních odděleních je velmi slabé, protože nemohou pracovat samostatně, a všichni tedy buďto ze zdravotnictví odcházejí, nebo jdou dále studovat a nepovažují to vzdělání ani pak následnou praxi za atraktivní. V tom zákoně bylo potřeba říci, že zdravotničtí asistenti budou mít možnost pracovat samostatně.

Já s tím nechci strašit, řekl jsem, že je to experiment, který je potřeba sledovat, je potřeba dolaďovat v průběhu zákon těmi exekutivními opatřeními, abychom tato rizika eliminovali, a proto tady o nich mluvím. Dovolte mi ještě dvě zmínky, které se týkají pozměňovacích návrhů.

Musím říct, že jeden z problémů stávajícího zákona stále zůstává nomenklatura povolání, zejména v tom, že jednotlivé úrovně vzdělání nemají jednotnou nomenklaturu, tak aby asistent byl výše nebo níže, a na druhou stranu laborant výše nebo níže, ale aby to bylo konzistentní.

Jediná možnost je pokud možno tedy, neníli v našich silách udělat radikální změnu a všechno to přestavět do nějaké logické struktury, do té nomenklatury již příliš nezasahovat, protože ten zmatek by se znovu vrátil do nějakého začínajícího bodu. Takže já tímto děkuji kolegovi Kaňkovskému, že od toho záměru ustoupil. Poslední, co řeknu, je upozornění na můj pozměňovací návrh pod body E3 a E4, který navrhuje, aby nižší zdravotnická povolání nebyla zatížena zákonnou povinností celoživotního vzdělávání.

Já vám děkuji, pane poslanče. Dovolte mi přečíst rychle omluvy.